Děkuji za slovo.

Proč byly cenzurovány výstupy pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra právě k tomuto bezpečnostnímu dotazníku?

Proč se uvažuje o tom, že by doba pro zpracování projektové dokumentace byla kratší než 12 měsíců, přestože toto bylo přislíbeno na setkání mezi vámi a předsedy politických stran? Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

Na předcházející dotazy nejsem schopen odpovědět, protože to jsou dotazy, které musíte směřovat na pana ministra Havlíčka, já jsem u toho nebyl.

A já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi na to mohl doodpovědět písemně, protože vy nesete tu hlavní zodpovědnost.

Děkuju. Děkuji a nyní pan poslanec Koten bude interpelovat pana premiéra ve věci mediálního obrazu kauzy Vrbětice a účasti na interpelacích. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, jak již zhruba 14 dní nebo ještě o něco déle sledujeme, tak mediální obraz kauzy Vrbětice se neustále rozšiřuje a bohužel, veškeré informace, které se ve veřejném prostoru objevují, běžným občanům to skutečně na důvěře ve vládu, popřípadě v závěry, které se objevily, mnoho nepřidá. Byl to pád vlády Petra Nečase. Tehdy se Petr Nečas snažil nějakým způsobem, zrovna tak jako vaše vláda, o dostavbu jaderné elektrárny, tehdy to byl Temelín.

Nedávno skončilo toto soudní řízení s tím, že se tam jednalo o nějaké kabelky. Občané tedy kladou otázku: Neopakuje se tady znovu s tendrem na dostavbu Dukovan něco podobného, aby tedy padla vláda a řešil to někdo jiný, nebo aby na tento zákon nebyl čas? Každý den se objevují nějaké nové zaručené zprávy v tisku. Děkuji. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.